Předložený tisk je poměrně jednoduchý. Byl tady předložen i v minulém volebním období, nová vláda v něm neudělala žádnou změnu.

Je to nový finanční produkt, který může sloužit zájemcům, aby měli nový typ, novou volbu, jak se zajistit na penzi a na stáří.

Většina práv a povinností je přímo obsažena v tom nařízení. Pokud mám správnou informaci, tento návrh projednal rozpočtový výbor, aniž by zatím přijal nebo navrhl jakýkoliv pozměňovací návrh k tomuto tisku. Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Prosím máte slovo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já vám přečtu usnesení rozpočtového výboru. Projednali jsme to na 5. schůzi 19. ledna tohoto roku.